Já vám děkuji. Ještě jedna faktická poznámka. Omlouvám se, pane ministře.

Dají se blokovat internetové stránky, pokud by někdo nedodržoval něco, co někomu uložíme? Děkuji.

Já bych velmi vážil slova o tom, kdo si koho koupil. Já jsem ale ty samé argumenty uplatňoval od začátku.

Faktická poznámka, pan poslanec Ondráček.

Odvádíte bod někam jinam.

Nikoho nevidím, že by se hlásil, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodajů? Není tomu tak. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Dále připomínám, že je zde protinávrh k proceduře pana předsedy Bartoška, abychom o pozměňovacích návrzích označených pod písmenem I hlasovali jednotlivě. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Dobrý den, dobré dopoledne.

Lhůta, dokdy jsme směrnici měli zavést do našeho právního řádu, již uplynula. Návrh byl přikázán třem výborům, výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu, výboru zahraničnímu a hospodářskému výboru. Všechny tři výbory návrh zákona projednaly a přijaly k němu usnesení. Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako sněmovní tisk 203/8.

Ještě bych k tomu doplnil, že po dohodě s Ministerstvem vnitra jako předkladatelem tisku 203 navrhuji malou úpravu návrhu hlasovací procedury oproti návrhu garančního výboru, která spočívá v tom, že pokud bude hlasováno o pozměňovacích návrzích pod písmeny A10 až A13, bude návrh E1 nehlasovatelný, a tedy již o něm nebudeme hlasovat. K proceduře hlasování pozměňovacích návrhů. Za prvé. Návrhy legislativně technických úprav tady nepadly. Dále jednotlivé pozměňovací návrhy. Navrhuji, aby návrhy A1 až A3 byly společně jedním hlasováním, návrhy A4 až A7 společně jedním hlasováním, návrhy A8 a A9 společně jedním hlasováním, návrhy A10 až A13 společně jedním hlasováním, návrh E1 bude tedy nehlasovatelný, návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním, návrhy D1 až D4 tedy budou nehlasovatelné jsou totožné, návrhy C1 a C2 společně jedním hlasováním. Dále návrh E2, návrhy F1 až F4 společně jedním hlasováním.

Návrhy I1 až I8 společně jedním hlasováním. Návrhy J2 a J2 (?) společně jedním hlasováním. Já vám děkuji.

Rozhodneme hlasováním.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. I s uvedením této změny budeme nyní schvalovat proceduru, jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s jednotlivými návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Návrhy A1 až A3 společně jedním hlasováním. Stanovisko navrhovatele? Prosím, paní poslankyně. Omlouvám se, ale bývalo dobrým zvykem říkat aspoň v jedné větě, o co se jedná. Diskutovali jsme tady několikrát dlouze azylový zákon. Ten zákon je důležitý pro nás pro všechny. Prosím pana zpravodaje, aby jednou větou shrnul, o jaké pozměňovací návrhy se jedná. Děláme to tak běžně. Děkuji.

Takže společně jedním hlasováním A1 až A3. Tímto pozměňovacím návrhem se ruší dozor krajského státního zastupitelství při výkonu zajištění cizince a při poskytování ubytování cizince. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jedná se o návrhy pana poslance Ondráčka.